Stanoví podmínky pro převod vlastnictví ke společnému zařízení do vlastnictví obce, popřípadě jiné osoby tak, aby byl zajištěn dohled státu nad dalším nakládáním s těmito pozemky. Součástí tohoto návrhu je rovněž novela katastrálního zákona, která provádí pouze dílčí úpravy navazující přímo na novelu zákona o pozemkových úpravách, jejímž cílem je rovněž zvýšit efektivitu řízení o pozemkových úpravách. Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu na své 35. schůzi 13. května 2020 a svým usnesením doporučil schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru poslanec Josef Kott, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním slově pana ministra zemědělství Miroslava Tomana, po zpravodajské zprávě poslance Josefa Kotta a po rozpravě

II. zmocňuje zpravodaje, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky popřípadě navrhl i další nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny; III. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky; IV. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji.

III. pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám tři přihlášky. Jako první je přihlášen pan poslanec Bendl, poté paní poslankyně Jarošová. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já nebudu dlouho zdržovat, ono už bylo mnohé řečeno. Tento nástroj, který máme, je opravdu efektivní způsob, jak lépe hospodařit, jak umožnit vlastníkům půdy dostat se ke své půdě. Chtěl jsem tady zmínit některá čísla, která by vás možná mohla zajímat a mohla by zajímat i veřejnost. Já nemám k dispozici

Proto tento nástroj považujeme za důležitý.